Nyní k tomuto návrhu.

Ono v tom objemu došlo ke stejnému efektu, ale v daném okamžiku se to lépe politicky zdůvodňovalo. Například je známo, že na amerických základnách jsou obchody osvobozeny od daně, kde nakupují vojáci. To je ze stejného důvodu. V okamžiku, kdy bylo politicky neprůchodné přidat vojákům z povolání, tak byli při svých nákupech osvobozeni od daně. Pro jejich rodinné rozpočty to vyšlo nastejno a pro veřejnost to bylo více stravitelné. Nicméně pokud se podařilo ať už přes jakoukoliv kritiku tuto daňovou distorzi, a o nic jiného než o daňovou distorzi se tady nejedná, odstranit z českého daňového systému, tak proč probůh, vážení kolegové, chcete realizovat podporu českým zemědělcům tím, že tu distorzi obnovíte a spolu s ní obnovíte také systémové riziko daňových úniků, které je tu nemalé, jak vám potvrdí každá finanční nebo celní správa, ať je správcem daně ta či ona v té dané zemi, kde tato vratka ze spotřební daně existuje.

Je to zbytečné. Bavíme se o tom, že vláda je rozhodnuta zlepšit konkurenční podmínky českých zemědělců ve výši zhruba 1,5 mld. korun. To je zhruba ten dopad do příjmů, bilance, který ta vratka bude mít.

Zemědělci si přijdou na své, ale nebudeme tady mít daňovou distorzi, nezdraží se, a tady zdůrazňuji, že se výrazně zdražuje správa daně, ono to na správu té daně je značně administrativně náročné administrovat ty vratky zpátky, nezdraží se správa daně, daňový systém zůstane nepoškozen, zemědělci dostanou své peníze a všichni budou spokojeni.

Ale dají se dotovat na výdajové straně. Nemusíte kvůli tomu ničit daňovou správu, nemusíte otevírat obrovská vrata daňovým únikům, které to samozřejmě představuje.

Kdyby neexistoval jiný způsob, jak zemědělci pomoci, tak prosím, dobře, tak se nedá nic dělat. Ale protože ten způsob existuje, je jednodušší, systémovější, tak prostě jenom proto, že kdysi jste nám sáhli na náš grál, na naši zelenou naftu, a my ji chceme zpátky, tak teď učiníme daňovou distorzi a otevřeme bránu daňovým únikům. Je to nerozumné, je to neracionální a já navrhuji zamítnutí a prosím, abyste se nad tím zamysleli.

A pokud dneska jste na to hodili veto, tak já můžu jenom konstatovat, že návrh, který musíme přijmout podle dispozic EU, odhadoval nárůst ceny cigaret tři koruny, a pokud to neprojde, tak díky panu Kalouskovi budou stát cigarety šest korun, jen tak pro informaci našich občanů. Ohledně zelené nafty. Mě mrzí, že tady není pan ministr Jurečka, protože Ministerstvo financí má stejný názor paradoxně jako pan Kalousek a my jsme navrhovali, aby to šlo dávkou, aby tu kompenzaci dostali zemědělci jiným způsobem.

Takže v tomhle směru musím dát za pravdu, nicméně respektoval jsem rozhodnutí vlády, a proto je stav takový, jaký je.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, my jsme na vládě vedli diskusi o tom, jestli ty dvě normy spojit, jestli do zákona o spotřebních daních, kde se provádí změny, které po nás vyžadují naše závazky, které máme v rámci EU a týkající se tabákových výrobků, máme zařadit změnu, která je od toho zcela věcně odlišná a týká se znovuzavedení zelené nafty. A rozhodli jsme se na jednání vlády, aby se tyto dva návrhy projednávaly samostatně, protože jsme předpokládali, a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu zákona, který už tak má zpoždění. A to, že ten zákon má zpoždění, není vina této vlády, protože vláda ten návrh připravila a předložila v rámci svého mandátu, který máme. Prostě byla to řádná příprava, ten zákon byl řádně prodiskutován, byla připravena příslušná novela a vláda ho poslala na jednání Poslanecké sněmovny. A já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost. Na jedné straně zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, což je v zásadě harmonizační úprava, která byla vyvolána tím, jak se pohnul kurz české koruny, a na druhé straně novela zákona o spotřební dani, která řeší návrat zelené nafty. Já jsem se zaujetím poslouchal argumentaci pana předsedy Kalouska o tom, jak tedy on má tu výbornou cestu, kde nebudeme obnovovat zelenou naftu a navýšíme místo toho dotace pro zemědělce. A já bych se ho rád zeptal prostřednictvím předsedajícího: Vážený pane poslanče, a proč jste to tedy tak neudělali, když jste zrušili zelenou naftu? Proč jste tedy nezakotvili do zákona kompenzaci formou dotace a teď dáváte nové vládě knížecí rady v tomto smyslu? Tam žádná kompenzace ze strany vaší vlády zemědělcům poskytnuta nebyla. To znamená, jeden rok se snížila vratka a druhý rok se zrušila úplně.